To je vše. Poprosím vás o shovívavost a ještě potom možná o zkrácení lhůty, ale to navrhne paní zpravodajka. Děkuji vám za podporu. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 695/2. Prosím, máte slovo. Výboru pro sociální politiku, pane předsedající, výboru pro sociální politiku. To se omlouvám, výboru pro sociální politiku. Ano, děkuji.